Myslím si, že za naší vlády toho bylo skutečně a za minulý rok skutečně velké množství.

Prosím o doplňující dotaz. Děkuji za odpověď, děkuji také za upřesnění, nicméně jde o ty školy a já pocházím z regionu, kde skutečně ty částky se začínají šplhat opět k několika miliardám, protože zkrátka a dobře ten vývoj je takový, že se postaví jedna velká škola v jednom městě a zároveň už se ví, že bude potřeba další nová škola.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, moje otázka je jednoduchá.

Nicméně tak, jak roste počet vlčí populace, rostou i škody jím napáchané. Ministerstvo životního prostředí a orgány ochrany přírody často nereagují na potřebu případného odstřelu vlka, neboť hledají argumenty, proč tak nečinit. Já jsem přesvědčen, že bychom se v souvislosti s tím měli věnovat prevenci a měli bychom pomoci těm, kteří jsou postiženi touto situací, a proto se vás chci zeptat, zdali Ministerstvo zemědělství počítá s nějakou podporou, případně hledáním programu, kde by si chovatelé ovcí a koz, postižení touto situací, mohli lépe zabezpečit svá stáda, neboť ta situace, jak říkám, je čím dál tím horší. Zajímalo by mě, zdali do budoucna počítáte s vypsáním nějakého programu podpory v této věci, neboť jak možná nebo jak určitě víte, vynakládáme ročně na podporu welfare pro chovatele skotu a chovatele prasat přibližně 1 miliardu korun ročně. Týká se to tedy pouze chovatelů skotu a prasat.

Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Děkuji, pane předsedající.

A takhle to cítí spousta dalších lidí, protože tím jenom, že budeme nakupovat oblečení pro malé děti, tak ty samozřejmě to potřebují nejvíc, protože rostou, ale bohužel díky covidu narostli i dospělí, ale bohužel do šířky.

Těším se na vaši odpověď, kdy tady hodláte otevřít služby a maloobchod.